Děkuji vám, pane poslanče. Prosil bych všechny, aby více pozorně naslouchali svým kolegům, kteří vystupují, protože hladina hluku v sále je opět poměrně vysoká.

Děkuji za slovo.

Podle mého názoru je to vyvážený postoj, já jsem ho teď na tiskovce komentoval.

Rozdělujeme to na ty ve statutárních městech od těch, kteří jsou v těch malých obcích, a týká se to, že informace by žadatel tedy dostal toliko na základě žádosti. Nikoli každý, kdo tam jde, a není na tom kontrola.

Děkuji za slovo.

Že nějaký člověk, a v Čechách je dost lidí, co to umějí, prostě pošle žádost na všechny ty samosprávy najednou, na všechny instituce najednou, a vzniknou dva paralelní systémy.

Vznikne paralelní systém, který bude spravovat někdo, kdo bude masově podávat žádosti, a kdokoli následně bude do tohoto nahlížet anonymně. Tohle je to, co vy způsobíte tímto návrhem. Chtěl jsem, aby toto varování tady zaznělo.

Prosím, pane ministře, dvě minuty.

Děkuji za vzorné dodržení času. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Dovolte mi přečíst, pan poslanec Jan Volný ruší svou omluvu, kterou jsem četl na začátku dnešního jednání. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany paní navrhovatelky nebo zpravodaje, zpravodajky. Děkuji. Ještě jednou, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Žádný návrh na vrácení zákona nezazněl. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Karel Rais, kterému tímto dávám slovo.

Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo.

To mně přijde jako vyvážené.